A poslední, co bych si dovolil, vaším prostřednictvím, k panu poslanci Maškovi děkuji za tu nabídku. Ministerstvo zdravotnictví má nachystanou legislativu.

Děkuji. Děkuji, pane ministře. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Zaznamenala jsem návrh pana poslance Farhana na to, aby Sněmovna přijala nesouhlasné stanovisko k odpovědi na interpelaci pana ministra Válka. Pan poslanec trvá na tomto návrhu usnesení?

Toliko omluvy.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Tímto končím projednávání této interpelace a nyní bychom přistoupili k projednávání interpelace další. Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek odpověděl na interpelaci poslance Kamala Farhana ve věci kapacity zdravotnických pracovníků a potřeby poskytovatelů péče k zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče. Interpelaci jste spolu s odpovědí obdrželi jako sněmovní tisk 320.

Táži se, kdo se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Farhan. Prosím, máte slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, pane ministře, dovolte mi, abych zdůvodnil, proč předkládám vlastně tuto druhou interpelaci.

Navíc hrozí propad kapacit praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost, 30 až 40 % je již nyní v důchodovém věku. To je vlastně v té odpovědi. Ministerstvo doposud veřejně nesdělilo, jaké kroky chce činit, aby díky nedostatku personálních kapacit zdravotnických pracovníků neohrozilo zásadním způsobem kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Já jsem se z písemné interpelace dozvěděl, a nepovažuji to za akceptovatelné sdělení, není to tam napsáno konkrétně, ale že jakousi strategii představí ministerstvo na jaře roku 2023.

Je to vlastně z vašeho sdělení. Jak chcete řešit kritickou situaci nedostatku praktiků, pediatrů, kterých je již nyní 30 až 40 % v důchodovém věku? Z běžných rozhovorů s řediteli nemocnic, zdravotnických zařízení i pacienty je naprosto zjevné, že chybí zdravotničtí pracovníci celkově v některých odbornostech a v některých odbornostech je to až alarmující. Můžu se vás tady, pane ministře a asi to v tuto chvíli nebudu dělat mohl bych se ptát po jednotlivých odbornostech, ale to si myslím, že je na delší diskusi. Chtěl bych vás teda, pane ministře, požádat, abyste představil veřejnosti srozumitelnou strategii, jak se Česká republika chce vypořádat s nedostatkem a narůstající potřebou zdravotnických pracovníků. Pro dostupnost a kvalitu péče je z mého pohledu toto nezbytná podmínka.

Děkuji. Děkuji, pane poslanče. Do rozpravy se přihlásil pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, tady jsem si vzal poznámky, protože je potřeba být co nejvíce konkrétní. Nedostatek obecně zdravotnického personálu je dlouhodobý problém nejenom v České republice, ale po celém světě, jak se vlastně snižuje počet pacientů, které jeden zdravotník nebo tým obslouží.

Česká republika na to reagovala, protože musíme si říct, že abychom mohli zvýšit počet lékařů, musíme mít více studentů na lékařských fakultách.

A tady došlo ke kroku, na kterém se podílely kupodivu pravicové i levicové vlády i vláda hnutí ANO, nebo tedy tehdy byl premiér Sobotka. Na popud akademických senátů, já byl tehdy předseda Asociace akademických senátů, a na popud rektorů vysokých škol došlo k něčemu, co bylo bezprecedentní, a já si toho velmi vážím jako lékař, jako akademik, že se navýšil počet studentů lékařských fakult. Zjednodušeně: stát se rozhodl poslat peníze zavázané v balíčku cíleně na lékařské fakulty, aby mohly přijmout víc absolventů.